Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, my podporujeme postup podle § 90 a jsme rádi, že v reakci na tu mediálně velmi významnou kauzu se toho zhostili dokonce dva navrhovatelé. Na co bych se ale chtěl zeptat je, zda existuje nějaké zmocnění vládou, aby tu někdo přednesl stanovisko vlády, protože jsme se dostali do takové trochu prekérní situace v tom smyslu, že u obou těch tisků vláda řekla souhlasíme, ale projednáváme to jako první tisk, tisk, u kterého vláda řekla souhlasíme ale.

V každém případě ty věci řeší vlastně totožnou materii, ale bylo by myslím do budoucna vhodné, kdyby tu byl přítomen zástupce Ministerstva spravedlnosti anebo aspoň někdo s pověřením, protože takto tu schvalujeme něco, s čím vláda vyslovila souhlas, ale řekla opravte si to, a my to schválíme devadesátkou. Děkuji. Pan poslanec Farský do rozpravy. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Proto jsme se toho tehdy ujali, skupina poslanců, která předložila tisk 551.

Ona přímo v tom stanovisku říká, že v zájmu jeho budoucí bezproblémové aplikace bychom měli zvážit v dalším legislativním procesu provedení některých níže uvedených dílčích úprav předloženého návrhu zákona. Toto je stanovisko vlády k tomu tisku 657, který teď projednáváme, který je také navržen schválit v devadesátce, ale jsou tam konkrétní připomínky, které by měly být upraveny.

Bude čistě na rozhodnutí soudců, aby posoudili veškerou materii, co všechno kolem, veškeré okolnosti případu, technického zabezpečení, zdravotního stavu a do konkrétna do neřeší.

Ten poslanecký druhý návrh, 657, ale není asi potřeba zastírat, že byl vypracován za úzké spolupráce s Ministerstvem spravedlnosti, to řeší na šesti, sedmi, osmi, devíti stránkách do detailu, když, jaký trest, jak má postupovat, jaké bude zázemí, kdo se kde čeho zúčastní, kam přistoupí, kam se může přivolat vlastně kvůli pár případům ročně dost razantně zasahujeme do zákonů ,a když prostě měníte několik zákonů změnami, které vám vydají na několik stránek, tak je přirozené, že to stanovisko vlády asi nebude tak zcela bez připomínek a jednoduché. Osobně mně pořád přijde, že je lepší řešit to tím úplně nejjednodušším způsobem, jde skutečně o pár případů ročně, a jenom těm soudcům dát šanci zvážit situaci a věřit jim, že rozhodnou podle svého nejlepšího svědomí a všech informací, které mají, než jim vlastně diktovat, jak mají rozhodovat, a limitovat je.